A můžete mi stokrát připomínat, že jsme předtím byli ve vládě, prostě bylo v zuboženém stavu. Naše vláda se pustila do řešení systémových problémů, které byly odkládány dekády. Strany současné pětikoalice dlouhodobě z resortu zdravotnictví, myslím v těch předcházejících letech, vytvořily popelku, která byla maximálně dobrá v jejich plánech na privatizaci tohoto systému. Resort Ministerstva zdravotnictví byl podfinancovaný ve všech ohledech, od platů zdravotnického personálu, lékařů a sester.

Rovněž stav veřejného vysokého školství v oblasti zdravotnictví byl tristní. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Žádná strana vaší pětikoalice se v posledních dekádách nezabývala systémovými reformami ve zdravotnictví. Nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa, Rakouska, a jak se k tomuto problému systémově postavit. Problém a jeho řešení čekal až na nás. A problémů, které jsme měli nebylo to řešení snadné a měli jsme jich obrovské množství.

Jenom pro komparaci, znovu připomenu.

Chápali jsme a chápeme, že vzhledem ke zvyšování cen zdravotní péče, léků, technologií, ale už i zmíněného zvyšování platů zdravotního personálu, což je krok absolutně nezbytný, abychom těmto lidem zajistili důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti a důležitosti jejich povolání, musíme také zabránit exodu kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí.

Tu nikdo nenaplánoval, nikdo nečekal.

Myslím osobního. Naše hnutí konsenzuálně navyšovalo platby za státní pojištěnce tak, abychom dorovnali dluh v systému, který vytvořily vaše vlády v minulosti.

A pak že nemělo být podfinancované!

Takže bylo to naprosto opodstatněné s ohledem na aktuální situaci. Měli jsme jednoznačný cíl zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví lidí žijících v naší zemi.

Protože, všichni víme, že na ty třeba přes prázdniny mnoho lidí nechodí. Výsledky tak mohou být podhodnocené a reálný počet případů několikanásobně vyšší. Víme, že se spustilo očkování čtvrtou dávkou. Já sama za sebe říkám, že se nechám očkovat.

A bohužel musím upozornit i na ekonomické dopady, které mohou mít za následek nárůst korupce ve zdravotnických zařízeních.